Vy jste se rozhodli, prý to jinak nešlo, že rozpočtový výbor bohužel zasedá ve středu.

Nic. Bohužel. A taky nebyl.

Já si myslím, že ne.

A to není politické rozhodnutí, to je správné rozhodnutí. Byl by to chybný krok, proto jsme s tím přišli.

Tak konec těm pohádkám, jak teď je to skvělé, od 1. ledna to bude špatné. A trvám na tom, že jsem nedostal žádný relevantní argument pro dobrovolnou EET. Nebyl jsem předpojatý, ta jednání jsem absolvoval, nebyla to jednání jenom jako.